Předpokládali jsme, že to bude hospodářský výbor, který se tím bude zabývat.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že těch právních problémů, které jsou spojeny s tímto zákonem, je opravdu hodně, tak bych podpořil návrh, který byl přednesen, to je přidělení jako garančnímu výboru ústavněprávnímu výboru. Hospodářský výbor to samozřejmě bude projednávat také, ale garančním výborem v tomto případě se domnívám, by se měl stát výbor ústavněprávní. Pan ministr ještě k tomu.

Faktické poznámky. Nejdřív kolega Urban, pak pan kolega Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já bych naopak ústy místopředsedy hospodářského výboru podpořil, aby garančním výborem byl hospodářský výbor, neboť je to v logice předkladatele. Je to kompetence, která se váže z Ministerstva průmyslu a obchodu na Českou obchodní inspekci, která je vlastně předmětem novely tohoto zákona. Myslím, že přetahovat se jakoby o resortní kompetence není úplně optimální. Takže bych doporučoval následující postup: garanční výbor hospodářský a samozřejmě ať to projedná i ústavněprávní, jistě k tomu má co říci a myslím, že v tom žádný problém není. Ale abychom tady měnili nějaké gesční záležitosti, to myslím bychom se mohli pouštět i u jiných resortů a ministerstev a nedávalo by to příliš smysl. Pokud bude spadat ČOI pod Ministerstvo spravedlnosti, pak bych to chápal. Spadá, je to přímo řízená organizace Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Určitě se připojíme, ať to projednají oba výbory, hospodářský i ústavněprávní. A opravdu si myslím, že to posouzení bude právní.

A myslím si, že na závěr to právní stanovisko, protože už jsme to tady ucítili z těch předchozích příspěvků, bude hodně zlepšovacích návrhů a iniciativ ze strany poslanců, tak si myslím, že by to na konci měl rovnat ústavněprávní výbor. Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Bendla.

Kolegyně, kolegové, asi čekáte, že zvednu i zemědělský výbor. Nicméně musím říct, že si myslím, že garančním výborem by měl zůstat hospodářský výbor, že mu to věcně patří. V okamžiku, kdy projednáváme zákon, tak se vždycky pohybujeme v oblasti práva. Ale věcná materie, s tím souhlasím s panem kolegou Urbanem, patří podle mě hospodářskému výboru a dal bych na zvážení, zda nedat toto i zemědělskému výboru, neboť ochrana spotřebitele má velmi co do činění právě v oblasti potravin a podobně. Takže by asi stálo za to, aby i zemědělský výbor tuto materii probral. O tom můžeme rozhodnout, pane kolego, až v tom dalším. Pan kolega Rykala. Omyl se opravdu může stát občas, já to znám. Já jsem chtěl vystoupit, ač jako člen ústavněprávního výboru, tak na podporu toho, aby garančním výborem byl hospodářský výbor. Chtěl bych říct, že v posledních měsících vznikla pod gescí ústavněprávního výboru pracovní skupina na ochranu spotřebitele a na tu právní úpravu, která řeší ochranu spotřebitele. Setkáváme se tam všichni jako zástupci všech politických stran zastoupených ve Sněmovně. Chodí tam i zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, takže ten kontakt tam je velmi čilý. Tak to byl pan kolega Chvojka. Nyní pan poslanec Kováčik. Tak pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane poslanče. Pane předsedající, paní a pánové, dobrý den. Chce se mi v logice uvažování pana kolegy Vondráčka navrhnout, abychom zrušili všechny výbory a nechali jenom ústavněprávní, protože všechny zákony koneckonců jsou otázkami práva. My tady to právo tvoříme v Poslanecké sněmovně, aspoň ten dojem mám z toho aspoň někdy. A podat návrh na úpravu jednacího řádu, že by povinně garančním výborem ke všem zákonům byl také ústavněprávní výbor.

Vždyť si každý z těch výborů může dát přece, může tu materii vzít iniciativně a může dokonce zpravodaj toho výboru tady sdělit stanovisko výboru k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Ale nedělejme z toho tak trošku guláš nebo bramboračku a postupujme skutečně tak, jak i třeba kompetenční zákon nám dává ty šance. Připojuji se k panu kolegovi Bendlovi. On to nenavrhl úplně explicitně, navrhuji tedy, aby projednal tu věc i zemědělský výbor. Děkuji panu kolegovi Pavlu Kováčikovi. Očekával jsem po změně jednacího řádu, kdy tato debata nastane. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Tak si rozmyslete, jestli není jednodušší o těchto věcech hlasovat a nemít tady 15 vystoupení. Určitě je to pravda. Rozhodneme hlasováním, protože to ani jinak není možné.

Takže v tomto ohledu máme před sebou rozhodnutí, jestli garančním výborem bude výbor ústavněprávní anebo výbor hospodářský. Nejdříve dám hlasovat o protinávrhu, tzn. o návrhu kolegy Vondráčka. Všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. A jakmile se ustálí počet přihlášených, tak rozhodneme o garančním výboru v hlasování pořadové číslo 196.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o původním návrhu organizačního výboru, aby garančním výborem...